Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Nic jiného se nestane.

V politice platí, že když se hlasuje, tak jste buď pro, nebo proti.